Totéž se dá říci o plánovaném rozpočtu na příští rok.

Pak přišla nová čísla o letošním hospodaření státu do letošního června a do připomínkového řízení poslalo Ministerstvo financí návrh rozpočtu s deficitem 235 miliard. Co se stalo? Aby vláda nakonec prozatím rozměr deficitu korigovala na 270 miliard. Já pořád čekám na ty výdaje, kdy zastavíte ty rostoucí výdaje státu. A kolik to bude příště? To přece nemyslíte vážně! To není ta správná cesta.

A Národní rozpočtová rada je přece váš poradní orgán. Co to má znamenat? A teď nehovořím jen o obsahu a o tom nepřijatelně vysoko navrhovaném deficitu či deficitech státního rozpočtu, ale o tom, že Ministerstvo financí vůbec nezvládá svou základní práci, že doslova netuší, která bije. Tady opravdu ještě dosud nebylo. Vláda tedy na jedné straně předstírá úspory, které ani nekonkretizuje, legislativně nenavrhuje a fakticky neprovádí, a na druhé straně rozjíždí nové dotační programy, na které si ještě skrytě mimo zákon o rozpočtu půjčuje v zahraničí. Dvě třetiny konsolidačního balíčku a sto procent obsahu dnes projednávaného vládního návrhu jsou zaměřeny na příjmy rozpočtu, tedy v překladu na tahání peněz z kapes občanů. Lidi, plaťte a my to tady zkasírujeme a zaplatíme deficity, aspoň částečně deficity státního rozpočtu. Ekonomické prostředí země to zhorší, ekonomika v důsledku toho dále a razantněji zpomalí. A dokonce ani výběr daní nebude takový, s jakým dnes vláda počítá, což už se jí ostatně stalo několikrát, a lidem ještě více poklesne životní úroveň. Kde na to budete brát, na ty sociální dávky?

Lze ovšem říci, že v míře zásahu občanů je tato vláda až zvráceným způsobem spravedlivá, řečeno s uvozovkami, protože pokles životní úrovně postihne úplně všechny sociální a demografické skupiny živnostníky, pracující na dohody, zaměstnance, zaměstnavatele, důchodce, majitele nemovitostí, prostě všechny.